Doba na přestávku na poradu klubu KSČM uplynula, budeme pokračovat. Jsme v přerušené obecné rozpravě a do rozpravy se hlásí pan zpravodaj Martin Plíšek, tentokrát jenom se svým vystoupením. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Milé kolegyně, vážení kolegové, byť to z vystoupení paní předsedkyně mandátového a imunitního výboru, případně zpravodajů, mohlo vyplynout, pro pořádek chci ještě konstatovat, že mandátový a imunitní výbor na své 50. schůzi 6. června 2017 přijal dvě usnesení.